Děkuji za vaše vystoupení.

Děkuji za slovo, pane předsedající.

Nemáme asi problémy s tím, co tam Ministerstvo dopravy dalo ohledně regulace dronů, poplatků a tak dále, v tomto to vůbec nerozporujeme. Na druhou stranu mě trošku překvapilo a to tady budu potvrzovat, prostřednictvím pana předsedajícího, slova pana kolegy Adamce, který říkal, že to opravdu asi nikdo nečetl protože toto je tak zásadní věc, že kdyby to prošlo bez povšimnutí Poslanecké sněmovny, tak bychom vlastně tuto činnost, vlastně i sport, úplně zabili. Takže já přesto, že Ministerstvo dopravy, ústy pana ministra kultury, bude pracovat na pozměňovacím návrhu, tak já ho podám stejně pro hospodářský výbor a pojedeme o něm nějakou diskusi. Má to své pro a proti.

Nějakým způsobem ho tam dáme, bude se projednávat na hospodářském výboru. Pan předseda hospodářského výboru přislíbil podporu, za což mu děkuji, tak si myslím, že to nebude nic konfliktního.

Znova opakuji, bylo by pro mě asi snazší, kdybychom jenom opravovali návrh Ministerstva dopravy, bylo to tam připraveno a mohli jsme vést třeba debatu jenom o té věkové hranici, takže to mě trošku mrzí, ale to tady nebudu vyčítat panu ministru kultury, protože jeho ústy mluvil pan ministr dopravy. Takže to je za mě všechno.

Takže tam to jednoznačně bude, doplnímeli pozměňovací návrh, tak si myslím, že s tím zákonem nebude problém.

Pane ministře, prosím.

A potom je ještě jedna věc. Pokud klub modelářů v rámci žádosti o udělení oprávnění spolku bude počítat s nižším věkem dálkově řídících pilotů a zajistí bezpečnost takového provozu ve svém rámci, může to být připuštěno a oprávněný s tím může počítat. Děkuji, pane ministře. Další do obecné rozpravy je přihlášen pan poslanec Brázdil a připraví se pan poslanec Lochman.

Děkujeme. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Stržínek, tak ho poprosím.